To, co se stalo za minulého nebo předminulého volebního období, je, že se to přepísklo. Řeklo se: politický tam bude jenom ministr, případně jeho kabinet, ale v rámci struktury ministerstva tam nebude žádný další člověk, který by byl takto napřímo odpovědný vůči občanům, jako jsou zástupci občanů, politici, kteří to mají řídit. Politické strany si vychovávají talenty a vede to k tomu, že tam potom nominují osoby, které už jsou třeba znalé řízení ministerstva, celkově to lépe funguje.

Jenom se ten systém nastavil nerealisticky.

Opravdu, nalijme si čistého vína, nastavme tu linii korektně: odsud začíná, tady končí politici, tady začínají úředníci. Tady už by neměli dosazovat svoje politické kolegy, ale mělo by to být striktně úřednicky nastavené. A pokud ta linie bude nastavena správně, že bude umožňovat i politické řízení ministerstva, protože ve výsledku jsou to občané, komu se zodpovídá ministr jako volený zástupce, tak ten systém konečně může začít lépe fungovat. Současné nastavení je nerealistické a v tomto se neosvědčilo. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Samozřejmě musím reagovat na svého předřečníka, pana poslance Michálka.

Proč tady jenom říkáte, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, že jsem pouze byla členem hnutí ANO, jenom členem hnutí ANO.

Když jste reagoval, a reagoval jste na mě, tak jsem očekávala, že se budete vyjadřovat k legislativnímu procesu.

A když už tady tedy probíráme tento skvělý zákon, kde jsou ministři těch ministerstev? Kde je nějaký ministr, který by se k tomu vyjádřil? Děkuji. Děkuji. Zaregistroval jsem, že zde není žádný ministr. Minuta stačí?

Můžeme pokračovat. Vaše faktická poznámka, paní poslankyně, vyvolala další faktické poznámky, konkrétně paní poslankyně Ožanové a následně pana poslance Králíčka.